První okruh otázek, to je otázka právní úpravy působnosti orgánů veřejné moci ve vztahu k nakládání s municí civilními subjekty.

Ať už je to gesce Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva obrany nebo Ministerstva pro místní rozvoj, ale třeba i Český báňský úřad a podobně. Při takové analýze se projevuje především nesoulad v samotných pojmech a přístupech k realizaci jednotlivých právních předpisů. Výsledkem potom je konstatování, že díky různé gesci uniká to podstatné, komplexní kontrola, odvolává se jeden na druhého.

A pokud si tuto zprávu přečtete, tak zjistíte, že Ministerstvo obrany v tom prakticky nemá co do činění, ujistil nás pan poslanec Snopek.

V tuto chvíli patrně ti, kteří budou sledovat jednání naší Sněmovny, zejména občané Vrbětic, nebudou uspokojeni tím, že prakticky z veřejných zdrojů víme, že vyklizení skladu bude trvat více než rok ve Vrběticích.

Například určitě nepřispívají k dobré náladě mezi občany dohady ministra vnitra a ministra obrany, co se týkalo zajištění ostrahy Vrbětic.

Pane předsedo, jestli dovolíte, pokud potřebujete konzultaci, tak já bych přečetl omluvy.

Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, zajisté chápete, že my neuznáváme skandální postup, který dneska zvolila paní místopředsedkyně Jermanová při řízení schůze. Neuznáváme to, že byla oktrojována ústavní práva poslanců s přednostním právem, a samozřejmě vás necháme hlasovat o vašem přerušení vaší schůze, protože my se domníváme v souladu s Ústavou a právy, že jsme ve fázi diskuse před schválením programu, tudíž se nezúčastníme tohoto hlasování, protože nemůže být přerušeno něco, co podle nás nebylo zahájeno. Ano, to je samozřejmě vaše vidění situace.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 9.